Poštovane kolegice i kolege, dobar dan. Sve vas najljepše pozdravljam. Kao što smo i najavili, danas počinjemo sa raspravama klubova i nezavisnih zastupnika. Prvi na redu je Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista i poštovana kolegica Marija Selak RAspudić. Izvolite.

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici i poštovani hrvatske narode koji prati ovu sjednicu putem TV prijamnika. Proteklih dana mogli smo vidjeti da je premijer itekako zabrinut oko toga kako klub Mosta nezavisnih lista prati njegovo izvješće o stanju u EU, posebice s naglaskom na ono što on predstavlja kao svoj najveći uspjeh, a to je ovo pregovaranje oko sredstava koje ćemo dobiti u svrhu pomoći od teške gospodarske situacije koja je uzrokovana ovom covid krizom. Možemo reći da je premijer s pravom zabrinut. Sada ću ovdje osim onih pitanja koja smo mu već postaviti, na koja nismo dobili odgovor, a tiču se naše moći unutar EU i način na koji ćemo se postaviti prema ulasku Srbije u EU, postavit ću neka druga jednako zabrinjavajuća pitanja koja se tiču našeg stava i poziciji prema EU. Prvo pitanje na koje nismo dobili odgovor u sklopu ovog izvještaja koji se osobito tiče ovog Parlamenta kao najvažnije tijela u RH, pitanje je odlučivanja unutar EU. Naime, ono što ovdje možemo pronaći je da je otvoreno jedno od ključnih pitanja u EU, a to je tko će imati pravo većeg odlučivanja unutar Unije, hoće li to biti Europska komisija ili će to biti Vijeće EU? Iz izvještaja saznajemo da su neke zemlje za jedno, neke zemlje za drugo i da je potrebna dodatna rasprava. Izvještaj ne govori ništa o tome koje su zemlje za jedno, koje su zemlje za drugo, kada će se odviti dodatna rasprava, tko će sudjelovati u dodatnoj raspravi i najvažnije kako se u toj konkretnoj situaciji postavila Hrvatska. To je pitanje od izuzetne važnosti. Naime, mi zastupamo stav da veću ulogu u odlučivanju treba imati Vijeće EU upravo zato jer ono ima jači legitimitet u odnosu na Europsku komisiju. Što o tome misli premijer i kada će nas netko o tome pitati, nismo saznali. Jednako tako nismo saznali što za premijera znači vladavina prava. Saznali smo da je sklon kompromisnom rješenju i da treba itekako paziti kako će se javnosti komunicirati o tom problemu. No što je kompromisno rješenje, tko će ponovo imati legitimitet da utvrdi kakvo je kompromisno rješenje i hoće se o tome pitati nas saborske zastupnike, nismo saznali ništa. Treća zabrinutost koju ovdje izražavamo u pogledu ovog izvještaja tiče se onoga što nam je najvažnije, a to je financijska konstrukcija. Naime, u izvještaju se navodi da postoji mogućnost privremene mjere u kojoj će se od država članica tražiti povećanje njihovog udjela, novaca koje daju EU na 0,6% BND-a, to će povećanje biti privremeno, no treba itekako paziti hoće li do njega doći, što znači privremeno i kako će se to odraziti na Hrvatsku jer ja ću ovdje podsjetiti da imajući u vidu povijest naših povlačenja sredstava iz EU da postoji velika mogućnost da ćemo na kraju doći u situaciju da ćemo više morati dati nego što ćemo novca uspjeti povući. Toliko o EU i ovome izvještaju. Zaključno, htjela bih još nešto reći o važnoj temi koja nas je pratila ovaj tjedan, a to je Zakon o obnovi Zagreba. Ovim zakonom nismo riješili ključne probleme, govorili smo mnogo o konstrukcijskoj obnovi, ono što ovdje nije dovoljno naglašeno je da sama konstrukcijska obnova ne donosi ništa. Naime, jedna je dimenzija problema to što će se građani posvađati oko toga tko uopće može dati onih 20% u više stambenim zgradama koje se traže od njih da bi sudjelovali u toj obnovi. A druga je dimenzija toga što će velik broj građana, pogotovo onih koji može, htjeti sudjelovati u cjelovitoj obnovi dok drugi dio građana za to neće imati novaca. Također opravdano je pitanje, zašto država ulaže u konstrukcijsku obnovu samo do neke razine koja već prilikom sljedećeg potresa može sve te novce baciti u vjetar? Dakle, da bismo mogli pristupiti cjelovitije provedbi ovog zakona, potrebno je nanovo promisliti to što nam konstrukcijska obnova donosi. Jednako tako potrebno je na tragu onoga što je Društvo arhitekata Zagreb već javno iskomuniciralo kao potrebu urbane obnove, odmrznuti zamrznuti kapital koji država odnosno grad posjeduje da bi se uopće moglo govoriti o tome koliko novaca svi mi ostali moramo dati da bismo sudjelovali u ovoj teškoj situaciji koja je pogodila Zagreb. Dakle, ovome trebamo pristupiti cjelovito, trebamo pristupiti proaktivno, trebamo prvo vidjeti što imamo, a da bismo se tek onda nadovezali s novcima koje smo do sada smatrali jednima bitnima, a to je naše već poznato zaduživanje.

Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Bio sam pripadnik Turbo voda Blage Zadre, nakon pada Vukovara u srpskim koncentracijskim logorima Stajićevo, Niš i Mitrovica proveo sam ukupno devet mjeseci. Moj voljeni brat Mile zvjerski je ubijen zajedno sa 262 ranjenika na Ovčari. Ne mrzim nikoga, sve što sam činio, činio sam iz ljubavi prema svom narodu i Hrvatskoj domovini. U ljudskoj je prirodi da pritisnuti svakodnevnim brigama zaboravljamo puno toga, ali neke stvari se ne smiju zaboraviti, da nam se ne bi ponovile zato ću ih danas izreći jer javnost, a posebice mladi moraju znati istinu. Našu zemlju napali su srpski, crnogorski i agresor JNA, a nakon što se lokalno srpsko stanovništvo predviđeno Srpskom demokratskom strankom pobunilo protiv legitimno izabrane hrvatske vlasti. Za vrijeme okupacije hrvatskoj teritorija u toj tzv. Republici Srpskoj Krajini na vlasti je bila Srpska demokratska stranka koja je provodila teror nad nesrpskim stanovništvom te organizirala zvjerska ubojstva i vršila etničko čišćenje punih sedam godina. Čest i rado viđen gost na okupiranom području bio je sadašnji predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Sada je na redu iznošenje stajališta Stranaka s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a i poštovana kolegica Dalija Orešković. Izvolite. Zastupnici i zastupnice. Hrvatska je jedna od najneuspješnijih država u EU po svim parametrima, pod teretom koruptivnih, a za sve drugo nesposobnih vlasti, postali smo jedna siromašna, zapuštena i prilično napuštena zemlja. Naši vodeći stručnjaci i znalci iz svih područja prolaze kroz šikaniranje u svojim matičnim javnim institucijama zbog prljavih političkih interesa, zbog kvarne vlasti na svim razinama postali smo država i društvo koje ne podnosi kvalitetne ljude jer pored njih oni politički podobni gube na značaju. To su pravi razlozi odumiranja Hrvatske i njezinih građana. Kao primjer ponovno ću ukazati na slučaj Srebrnjaka. Iz bolnice čije je poslovanje do prosinca prošle godine bilo u plusu s rukovodećeg je položaja potjeran čovjek koji je ovoj državi osigurao projekt vrijedan 60 milijuna eura kako bi na njegovo mjesto došao Bandićev specijalizant, a sam projekt će najvjerojatnije biti uništen. S druge strane, nikakve se smjene ne treba bojati Krunoslav CApak koji je svojom odlukom omogućio Dariju Hrebaku da ne ostane u samoizolaciji jer je Krunoslav Capak s tim svojim potezom zadužio ovu vlast. Hrvatska je čista partitokratska država u kojoj o svemu odlučuje partija, pa čak ne niti partija već glavni čovjek partije na vlasti. Partitokracija je uništila razvoj Hrvatske na svim područjima jer je stvorila negativnu selekciju u okviru koje ne napreduju sposobni i kvalitetni, već samo poslušni ljudi. No još veći problem na kojeg želim danas ukazati je to, što je takva negativna selekcija koju nameće politika, formirala način ponašanja kod svih onih koji su na vlastitoj koži iskusili da znanjem, stručnošću i kvalitetom ne mogu napredovati. To je dovelo do potpunog gubitka interesa običnog čovjeka i za politiku i za državu, to je dovelo do male izlaznosti na izbore zbog kojeg sada HDZ sa svega 16,4% glasova birača drži svu vlast u državi. Da, HDZ, a ne ovaj dom. I uzalud stoga u Ustavu piše da je „Hrvatski sabor predstavničko tijelo građana, nositelj zakonodavne vlasti koje nadzire rad Vlade“ Uoči konstituiranja ovog saziva, predsjednik Vlade je pozivanje izabranih zastupnika koji tada još nisu bili čak niti stupili na svoju dužnost, pokušao opravdati željom da nas upozna sa situacijom u kojoj se Hrvatska sada nalazi. E pa danas kada se Sabor raspušta radi ljetne stanke, vidi se da takav sastanak nije bio potreban niti je to bio motiv pozivanja. Iz programa kojeg je predstavila Vlada jasno je ova Vlada nema plan za tešku jesen koja nas čeka. Ova Vlada ne zna, a čini se da niti ne želi provesti nužne reforme. Nisam postala zastupnica kako bi se uklopila u postojeći sustav, već kako bi iznosila ideje kako taj sustav promijeniti i očekujem da o tome u ovom domu ipak nisam sama. Problemi naše generacije, problemi koji će obilježiti ovaj saziv su golemi i te probleme ne možemo riješiti natjecanjem tko je podnio više prijedloga i amandmana, već jedino kvalitetom raspravom i suradnjom. Moramo težiti postizanju šireg društvenog konsenzusa u provođenju strukturnih reformi koje bi mogle ovu spaljenu zemlju izvesti na put izgradnje Hrvatske koju su nove generacije već počele opisivati kao Hrvatsku 2:0. No budimo svjesni, ovaj zadatak ne možemo riješiti sami, stoga pozivam da vrata ovoga Sabora otvorimo stručnjacima svih vrsta, pitajmo najbolje među njima za savjet, izaberimo ih po kriteriju kompetencija na funkcije vanjskih članova saborskih radnih tijela i napravimo iskorak. Ako ovaj saziv u tome ne uspje, bojim se da niti jedan drugi neće.

Izvolite.

i naš vrhovnik pokojni dr. Franjo Tuđman odlučio da nakon petogodišnje okupacije, zvjerstava koje smo mi Hrvati trpili gdje je pobijeno više od 15.000, raseljeno 500.000 ljudi, uništeno, srušeno 600 crkava, bogomolja, razoreno i preorano stotinu robalja, 151 grobnica masovna je ostavljena i Hrvati su konačno došli u priliku uz vlastitu pomoć, uz vlastitu snagu iscrpiti naše povijesne mogućnosti ratničke, uspostaviti sustav da sami oslobodimo svoju domovinu Hrvatsku i Bogu hvala to smo uspjeli. I danas kada Vlada, aktualna Vlada RH i njen predsjednik gospodin Plenković uopće dovodi u vezu takvu veličanstvenu, neupitnu, vojno-redarstvenu operaciju koje čak u prostorima Međunarodnog kaznenog suda u Haagu utvrđena kao legitimna, čestita, poštena, po vojničkim pravilima izvedena on ju dovodi u pitanje dovodeći je u vezu sa jednim izoliranim nekakvim ubojstvima u Gruboru kojima žrtvama izražavamo pijetet i kojih se ograđujemo od svakoga tko je to počinio. Ali dovodi to u ovom trenutku svečanosti, sudbonosnih trenutaka slavlja veličanstva nakon devet stoljeća kada smo zaokružili gotovo cijelo područje RH osim mirne reintegracije u Vukovaru je akt ravan neodgovornosti, ne državništvu, ne poznavanju cjelokupne povijest situacije, a mogao bi imati elemente da kažem, akt izdaje hrvatskih nacionalnih interesa jer je Vučić takvim stilom, stavom izjednačavanja „Oluje“ i Grubora došao u poziciju apsolutne pobjede nad Hrvatima u miru. Međunarodni sud je utvrdio svoje, a Vučić i Plenković su povijest iskrivili i zapravo doveli do krivotvorine na način da provedu Memorandum dva i Povelju srpskom kulturnom prostoru koja govori izrijekom, moramo učiniti sve braćo Srbi da izjednačimo krivnje na ovim prostorima za ratove. To nam je način da nastavimo miran život i integraciju buduće europske svjetske integracije. Mi njima peremo obraz. Na temelju čega?

Izvolite.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolege zastupnici. Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj 8. ožujka 2017. godine osnovala je Savez za Slavoniju, Baranju i Srijem koji će Slavoniju staviti u fokus aktivnosti. U 2020. godini ta ista Vlada tek uvodi projekt za usmjereniji pristup kako bi se omogućilo brže, pazite brže i učinkovitije korištenje europskih strukturnih investicijskih fondova i tek se očekuje provedba mjera kao što su izrada novog modela indeksa razvijenosti, izrada mape siromaštva te izrada analitičkih prijedloga za redefiniranje strateških regija. Dakle, tri godine su prošle, koliko će još proći obzirom da znamo da Vlada nije uspjela iskoristiti više od 35% ukupno dodijeljenih sredstava od 10,7 milijardi eura, dok se s druge strane razmeću brojkama i milijardama? Nadalje, i ono malo što je uloženo u Slavoniju pogrešno je usmjereno. Dolazim iz Slavonije, živim u Slavoniji gdje imamo slučajeve da se u našim općinama u kojima je mahom staro stanovništvo grade društveni domovi, dok se u isto vrijeme zatvaraju škole jer nema dovoljno učenika. U Slavoniji se mora više ulagati u poljoprivredu i u poljoprivrednu proizvodnju kao vrlo važnu granu gospodarstva, kako u svih pet slavonskih županija tako i u mojoj Brodsko-posavskoj županiji poljoprivreda je zanemarena i ugušena. Sveli smo se na to da se u našim selima poljoprivredom bave još umirovljenici za vlastite potrebe dok naši mladi beru jabuke i jagode diljem Europe. Ono malo OPG-ova što je ostalo ugušeno je nametima i neadekvatnim zakonima ove Vlade. Koliko mi je poznato Hrvatska je jedina država članica EU koja ima zakon o OPG-ovima. Unatoč tome zahvaljujući bezidejnim, nerazrađenim i neodrživim projektima, slavonske njive stoje neobrađene, a stočarstvo gotovo i ne postoji dok Hrvatska najviše uvozi meso i kruh. Slavonija koja može hraniti cijelu Hrvatsku i imati veći izvoz nego uvoz ako se pravilno usmjere sredstva te ako se uvede reda na tržište poljoprivrednih proizvoda i ako se zaštiti domaća proizvodnja. Usmjerili smo se na turizam, bez daljnjeg vrlo važan za Hrvatsku, ali pitanje je što ćemo ponuditi turistima, koje autohtone proizvode, čiju hranu? Sada nam dolazi nova višegodišnja financijska perspektiva, a na Vladi da sada pokaže kakvu ima viziju gdje i kako ćemo usmjeriti te puste milijarde koje je premijer slavodobitno donio iz Bruxellesa. Što želimo s poljoprivredom, koje grane želimo razvijati i kako? Želimo li biti proizvođači eko hrane, želimo li biti stočari, želimo li razvijati vinogradarstvo i proizvodnju vina, želimo li razvijati mliječnu industriju sve su to pitanja na koja još nemamo odgovor. Ministar Tolušić je još prije par godina govorio o Strategiji razvoja poljoprivrede koja samo što nije gotova, godinama poslije strategije nema i mi dalje ne znamo u kojem smjeru idemo. Razvojna strategija i vizija što želimo osnovni je preduvjet za uspješno korištenje eu fondova. Činjenica da su nam milijarde na raspolaganju ne znači da ćemo ih iskoristiti. Sada je sve na nama, a bez vizije i strategije nećemo daleko doći.

Izvolite.

zastupnice i zastupnici. Pred nama je obilježavanje jednog od najvažnijih i najvećih datuma u hrvatskoj povijesti 5. kolovoza, obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Oluja“ je zakonita, politički opravdana, moralno ispravna, briljantno isplanirana i vrhunski izvedena vojno-redarstvena operacija kojom su hrvatski branitelji osigurali mir, slobodu i neovisnost hrvatskom narodu. Mnogi velikani hrvatske povijesti pokušali su ostvariti hrvatski san kojeg su ostvarili hrvatski branitelji, hrvatski san o neovisnosti, slobodi i samostalnosti, zato su hrvatski branitelji najveći junaci i hrvatsko povijesti. Danas 25 godina nakon završetka Domovinskog rata jasno je tko je agresor, jasno je tko je obrambena osloboditeljska vojska. I danas su prisutne bolne teme iz Domovinskog rata i za neke neće nikada ni nestati, vrijeme ne može vratiti izgubljene živote, narušeno zdravlje niti izbrisati bolne obiteljske tragedije, a s mržnjom se ne može i ne smije živjeti. Jedan od onih naših heroja iz Domovinskog rata, možda i najveći od najvećih general Ante Gotovina, prije osam godina rekao je okrenimo se budućnosti. Hrvatska je moderna europska zemlja, iznimno cijenjena u svijetu sa gospodarskim, znanstvenim, sportskim, kulturnim, političkim uspjesima. U odnosima u hrvatskom društvu kada su pred nama neki novi izazovi, posebice na gospodarskom području ne treba razvijati netrpeljivosti. Hrvatska je danas zemlja u kojoj mi, djeca onih koji su stvarali našu domovinu u Domovinskom ratu i pripadnici nacionalnih manjina gradimo svoj dom, tu nam je obitelj, tu živimo i tu radimo i danas gradimo bolju budućnost u Kninu i u drugim dijelovima lijepe naše. Niti jedna vlada do sada nije uložila toliko napora da se gospodarski i politički stabilizira situacija u Hrvatskoj koliko je učinila Vlada pod vodstvom Andreja Plenkovića. Svako potpirivanje i izazivanje nesuglasica i podjela donosi veliku štetu. Hrvatski branitelji su se borili za mir u svojoj zemlji i poštujmo to pravo. Za kraj citirat ću Karla Čapeka češkog pisca koji je rekao „Borbu je stvorila priroda, a mržnju je pronašao čovjek“ Sada bismo imali jednu stanku do 12:30, kao što je najavljeno u 12:30 biti će glasovanje o točkama o kojima smo raspravljali tijekom ovih zadnjih dana.

Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju. Prvo na redu je Izvješće Mandatno-imunitetno povjerenstvo o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Salapića i početku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenice zastupnika Maje Grba Bujević, rasprava je zaključena pa dajem na glasovanje odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika Josipa Salapića i početku obnašanja zastupniče dužnosti zamjenice zastupnika Maje Grba Bujević. Molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? Tko je protiv? Utvrđujem da je jednoglasno 132 glasa za donesena odluka kako ju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo pa nakon što smo donijeli ovu odluku prelazimo na davanje prisege zastupnice. U čl. 7. Poslovnika utvrđeno je predsjednik pročita tekst prisege, a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Prozvani zastupnik ustaje i izgovara riječ „prisežem“ Sada ću pročitat tekst prisege. Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni predak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak RH.“ Zastupnica Maja Grba Bujević. Čestitam zastupnici na položenoj prisezi i želim joj puno uspjeha u obavljanju ove časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Prelazimo sada na Prijedlog zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, prvo čitanje, P.Z. br. 2, predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Izvolite. U ime Kluba zastupnika SDP-a, a sukladno čl. 248. Poslovnika HS-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi prije svega još jednom istaknuli razloge zbog kojih će Klub zastupnika SDP-a podržati ovaj zakon u prvom čitanju. Kao što smo već i govorili tijekom rasprave, naravno da je nužno da se Zakon o obnovi Grada Zagreba donese što prije, realno trebalo ga je već i donijeti. No što je tu je. Nije na nama da to u ovom trenutku blokiramo, na nama je da iznesemo prijedloge, primjedbe i razloge zbog kojih smatramo da ovaj zakon može biti bolji. Usvajanje tih primjedbi, prijedloga i razloga naravno o tome će ovisiti hoćemo li zakon podržati i kada u HS dođe u drugom čitanju. Spomenut ću samo neke, problemi sa hipotekama, problemi sa socijalnim kriterijima, problemi sa time kako ćemo osigurati da građanima koji nemaju dovoljno materijalnih sredstava olakšamo da plate svojih 20%, problemi sa imenovanjem tijela stručnog savjeta i fonda, problemi koji se tiču nadzora nad onim dijelom programa kojeg će izrađivati Grad Zagreb, konačno problemi sa zaštićenim najmoprimcima čiji trajni status nije riješen ovim zakonom. Stanka će biti odobrena. Izvolite. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba Stranke s imenom i prezimenom Pametno i GLAS-a. Suzdržani ćemo biti iz razloga koje smo istakle i u raspravi u ime kluba i u pojedinačnoj raspravi. Pažljivo smo jednako tako slušali premijera koji je nekoliko puta rekao da sve konstruktivne prijedloge oporbe će prihvatiti i ja se nadam da naše prijedloge oni koji će analizirati zakon i pripremati ga za drugo čitanje smatrati konstruktivnim, a ovo je prilika da još jedanput ukažem na nekoliko osnovnih stvari. Prva stvar je ovdje zaista nije riječ o sveobuhvatnoj obnovi, ovdje je riječ o konstruktivnoj obnovi. Bilo bi neusporedivo bolje da su uzeti svi ovi drugi elementi i da ovaj zakon bude zaista iskorak za glavni grad jedne zemlje koji će pokazati način na koji se može nositi sa neprilikom, koji će nepriliku pretvoriti u priliku, ne samo u smislu urbane obnove nego i razvoja i gospodarstva. Drugi razlog o kojem smo jednako tako govorili da je puno stvari prebačeno kroz program mjera koji će donositi Vlada i gdje ovaj Sabor neće ništa o tome znati. Puno bolje je da neke stvari koje će biti u programu mjera budu u zakonu da bi tu mogli jasno artikulirati i reći o čemu je riječ. Treća stvar je financijski model koji ovakav kakav je predložen nije prihvatljiv, koji treba dobiti jednu dodatnu analizu gdje trebate dati scenarij odnosno prijedlog nekoliko modela. Sljedeće je da zakon ima i obvezu odnosno prijedlog da će se osnivati fond. Ne vidimo niti jedan razlog, mogao je biti jedno tijelo unutar ministarstva, ovako ćemo samo dobiti fond, nove zaposlene i novi teret, a teret bi trebao biti što manji i sredstva bi trebala biti za obnovu Grada Zagreba. Pa u ime Kluba HDZ-a tražim stanku kako bismo još jednom raspravili odnosno utvrdili da je model podjele troška 60-20-20 zaista ispravan iz više razloga, a to je s jedne strane pokazuje stav Vlade RH koliko su nam važni naši sugrađani koji su pogođeni ovim potresom i s druge strane ta solidarnost će biti u dva smjera. S jedne strane u smislu obnove, dakle pomoći našim sugrađanima 80% od toga najveći preuzima država na sebe, ali također solidarnost u smislu da će svi mali poduzetnici, mali obrtnici, naši sugrađani su to sve iz cijele RH imat posla na, na toj obnovi. Dakle, ponovit ću još jednom. Ovaj zakon je vjerojatno nakon Domovinskog rata i obnove nakon Domovinskog rata najkompleksniji i najsveobuhvatniji zakon, to nije zakon koji se, koji pokušava skupit jeftine političke poene i pro forme nego se zaista bavi suštinom problema i nastoji trajno riješiti probleme naših sugrađana i na to smo cijelo vrijeme lijepo pozivali i opoziciju i danas pozivamo sve one koji su zainteresirani popravit, predložit, na bilo koji način ovaj, ovaj naš zakon.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora na 3. sjednici dana 31.7.2020. godine donio je slijedeće odluke. Prijedlog Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora razrješuje se dr. Katarina Peović za člana odbora predlaže se Tomislav, mr. Tomislav Tomašević. Prijedloge Odluke o izboru člana Odbora za europske poslove Hrvatskog sabora, za člana predlaže se dr. Damir Bakić. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora, za predsjednika Gari Cappelli, za potpredsjednicu Sanja Udović, za članove dr. Ivan Ćelić, Davor Ivo Stier, mr. Zdravka Bušić, akademik Željko Reiner, Domagoj Ivan Milošević, Marijana Balić, Ivana Posavec Krivec, Domagoj Hajduković, Arsen Bauk, Stephen Nikola Bartulica, Bojan Glašević. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora, za predsjednika Nikša Vukas, za potpredsjednika Mario Kapulica, za članove Ante Sanader, Dario Hrebak, Ivan Budalić, Anđelko Stričak, dr. Miroslav Tuđman, Ermina Lekaj Prljaskaj, Franko Vidović, Mišel Jakšić, Željko Sačić, Miro Bulj, Miroslav Škoro. Prijedlog Odluke o izboru članka Odbora za obranu Hrvatskog sabora bira se Stipo Mlinarić. Prijedlog Odluke o razrješenju izbora članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora, razrješuju se članovi odbora dr. Vesna Vučemilović, Branka Juričev Martinčev, dr. Damir Bakić, a predlažu se Marijana Puljak, Josip Begonja i Dario Zurovec. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, za predsjednika Žarko Tušek, za potpredsjednicu Anka Mrak Taritaš, za članove Grozdana Perić, Danica Baričević, Domagoj Ivan Milošević, Damir Habijan, Tomislav Klarić, Branka Juričev Martinčev, Zvane Brumnić, Željko Pavić, Zvonimir Troskot, dr. Vesna Vučemilović, Dario Zurovec. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za turizam Hrvatskog sabora, za predsjednika dr. Branko Grčić, za potpredsjednika Anton Kliman, za članove Jure Brkan, Danica Baričević, Branka Juričev Martinčev, Mato Franković, Gari Cappelli, Josip Borić, dr. Siniša Hajdaš Dončić, Boška Ban Vlahek, Željko Lenart, Katarina Nemet i Davor Dretar. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, za predsjednika dr. Milorad Pupovac, za potpredsjednika dr. Zlatko Hasanbegović, za članove Ljubomir Kolarek, dr. Furio Radin, Vladimir Bilek, Robert Jankovics, Ermina Lekaj Prljaskaj, Veljko Kajtazi, Dragana Jeckov, Barbar Antolić Vupora, Boška Ban Vlahek, Domagoj Hajduković, Krešo Beljak, Katarina Nemet, Marin Miletić. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora, za predsjednika Mišel Jakšić, za potpredsjednika Krunoslav Katičić, članovi Marija Jelkovac, Dražen Bošnjaković, Damir Habijan, Ljubica Lukačić, Ermina Lekaj Prljaskaj, Ivan Celjak, Peđa Grbin, Vesna Nađ, Nikola Grmoja, Ružica Vukovac, Sandra Benčić.

Za predsjednika Davorko Vidović, za potpredsjednika Darko Sobora, za članove: Nada Murganić, Nikolina Baradić, Mladić Karlić, Ljubica Lukačić, Anita Pocrnjić Radošević, Maja Grba Bujević, Erik Fabijanić, Martina Vlašić Iljkić, Silvano Hrelja, Ante Prkačin, dr. Katarina Peović. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora. Za predsjednicu Renata Sabljak Dračevac, za potpredsjednicu Maja Grba Bujević, za članove: Darko Klasić, dr. Ivan Ćelić, Ivan Kirin, Mladen Karlić, Ljubica Ljukačić, Hrvoje Šimić, Andreja Marić, Davorko Vidović, Silvano Hrelja, Marijan Pavliček i Milan Vrkljan. … [[Upadica se ne razumije.]] Zašto jel vas smeta?

Za predsjednicu Karolina Vidović Krištvo, za potpredsjednika Ante Bačić, za članove: Dragana Jeckov, Nada Murganić, Vinko Zulim, dr. Vesna Bedeković, Ivan Budelić, Ante Deur, Irena Šimunić, Andrea Marić, Romana Nikolić, Marko Milanović Litre i magistrica Rada Borić. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora. Za predsjednicu magistrica Zdravka Bušić, za potpredsjednika dr. Nino Raspudić, za članove: Nevenko Barbarić, Radoje Vidović, dr. Goran Dodig, Ante Deur, Ljubica Maksimčuk, Ankica Zmajić, Ivana Posavec Krivec, Marina Opačak Bilić, Marijan Pavliček, Dalija Orešković i Milan Vrkljan. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora. Za predsjednika Josip Đakić, za potpredsjednika Miro Bulj, za članove: Darko Sobota, RAdoje Vidović, dr. Miroslav Tuđman, Ante Deur, Rade Šimičević, Nevenko Barbarić, Martina Vlašić Iljkić, Vinko Grgić, Željko Sačić, Stipo Mlinarić i dr. Katarina Peović. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članice Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, razrješuje se članica Anka Mrak Taritaš, predlaže se za članicu Katarina Nemet. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora. Za predsjednicu Sandra BEnčić, za potpredsjednika Josip Borić, za članove: Ante Sanader, Jure Brkan, Dražen Barišić, Pero Ćosić, Ljubomir Kolarek, Dragana Jeckov, Katica Glamuzina, Sanja Udović, Mirela Ahemtović, Marin Miletić i dr. Vesna Vučemilović. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Za predsjednicu dr. Vesna BEdeković, za potpredsjednika Marijan Pavliček, za članove: Rade Šimičević, RAdoje Vidović, Ante Bačić, magistar Marko Pavić, Krešimir Ačkar, dr. Milorad Pupovac, Sabina Glasovac, dr. Rajko Ostojić, Marijana Puljak, dr. Zlatko Hasanbegović i dr. Damir Bakić. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. Za predsjednicu Marijana Petir, za potpredsjednicu Ružica Vukovac, za članove: Siniša Jenkač, Josip Đakić, Goran Ivanović, Ljubomir Kolarek, Anja Šimpraga, Stipan Šašlin, Martina Grman Kizivat, Nikša Vukas, Željko Lenart, Marin Lerotić i Vilim Matula. Za predsjednika magistar Marko Pavić, za potpredsjednika Marin Lerotić, za članove: Marijana Balić, Branka Juričev Martinčev, Vladimir Bilek, Dražen Barišić, Nevenko Barbarić, Josip Begonja, Sanja Radolović, Katica Glamuzina, Silvano Hrelja, Ante Kujundžić i dr. Vesna Vučemilović. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora. Za predsjednika Pero Ćosić, za potpredsjednicu Mirela Ahmetović, za članove: Siniša Jenkač, Darko PUljašić, Josip Borić, Vinko Zulin, Josip Šarić, Ljubica Maksimčuk, Marina Opačak Bilić, Matko Kuzmanić, Tulio Demetlika, Marko Milanović Litre i Davor Dretar. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora, razrješuju se članovi Nikša Vukas, Mirela Ahmetović, Ružica Vukovac, a predlaže se Dalija Orešković, Renata Sabljar Dračevac i Danijel Spajić. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskog sabora. Za predsjednicu Ivana Posavec Krivec, za potpredsjednicu Anja Šimpraga, za članove: Krešimir Ačkar, Marin Mandarić, Ivan Radić, Ankica Zmajić, Darko Puljašić, Goran Ivanović, MIšel Jakšić, Stjepan Kovač, Miro Bulj, Ante Prkačin i Vili Matula. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju Hrvatskog sabora. Za predsjednika Erik Fabijanić, za potpredsjednika Davor Ivo Stier. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Za predsjednicu Natalija Martinčević, za potpredsjednika Željko Pavić, za članove: Dario Hrebak, Maja Grba Bujević, dr. Vesna Bedeković, Vladimir Bilek, Goran Ivanović, Mario Kapulica, Matko Kuzmanić, Zvane Brumnić, dr. Nino Raspudić, Karolina Vidović Krišto i Vilim Matula. Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice, članove Odbora za ravnopravnost spolova HS-a, za predsjednicu dr. Marija Selak-Raspudić, za potpredsjednicu Branka Juričev-Martinčev.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu HS-a. Za predsjednika Ivan Penava, za potpredsjednika mag. Miro Totgergeli, za članove: Anja Šimpraga, Stipan Šašlin, Ivan Budalić, Marin Mandarić, Anamarija Blažević, Josip Šarić, Mišel Jakšić, Stjepan Kovač, Sanja Udović, Tulio Demetlika i Ante Kujundžić. Odluka o razrješenju i izboru članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva HS-a, razrješuje se Ante Kujundžić i dr. Zlatko Hasanbegović, a predlaže se za članove Hrvoje Zekanović i Daniel Spajić. Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije, za predsjednika predlaže se Nikola Grmoja, za potpredsjednika Ivana Radić, za članove: Siniša Jenkač, Dalija Orešković i Mirela Ahmetović.

Za voditelja dr. Miroslav Tuđman, za zamjenika voditelja Stjepan Kovač, za članove: Ante Bačić, Dario Hrebak i Ante Prkačin. Prijedlog odluke o izboru Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, za voditelja Davor Bernardić, za članove dr. Furio Radin i Hrvoje Šimić, za zamjenike članova Arsen Bauk, Zvonimir Troskot i Josip Begonja. Prijedlog odluke o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative, za voditelja dr. Ivan Ćelić, za članove: Anamarija Blažević i Peđa Grbin, za zamjenike članova Hrvoje Šimić, Babrara Antolić Vupora i Marko Mlinarić. Pardon, Marko Milanović Litre. Za voditeljicu Ljubica Maksimčuk, za članove Katica Glamuzina i Anita Pocrnić-Radošević, za zamjenike članova: Grozdana Perić i Danica Baričević.

Za zamjenika Anđelko Stričak i Nikolina Baradić. Prijedlog Odluke o izboru Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji. Za predsjednika dr. Branko Grčić, za potpredsjednika Josip Šarić, za članove: Natalija Martinčević, akademik Željko Reiner, dr. Ivan Ćelić i mag. Tomislav Tomašević.